Děkuji. Takže už ani nebudete...?

Děkuji moc. Jenom velice rychle.

Děkuji. Prosím, paní ministryně bude reagovat na doplňující dotaz.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Asi se mu nezdálo téma, stejně jako naše téma stejné otázky jsme chtěli položit v rámci průběhu řádné schůze, ale bylo to vetováno hnutím ANO a ČSSD.

Dobře, děkuji. Beru to tak, že svou interpelaci stahujete, a nyní bude interpelovat paní poslankyně Věra...

Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vy jste dostala pravděpodobně mé otázky, tak se chci jenom zeptat, jestli to odpovídá skutečnosti, tak abychom na hospodářském výboru tu věc mohli řešit. Já děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

Já také děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, tak prosím. Já té problematice rozumím.

Já děkuji a prosím paní ministryni o doplňující odpověď. Ministerstvo průmyslu a obchodu pochopitelně respektuje stávající platnou legislativu.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Úspěšnost je asi 10 %.

Jaký je váš postoj k tomuto návrhu? Já děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

To znamená, že by třeba sto tisíc pacientů nemělo interní oddělení.